Já si dovolím ještě krátký exkurs. Přišel za mnou jeden zaměstnanec velké firmy, velké bezpečnostní agentury. Bylo to v době, kdy se téměř všechny mé reportáže odvysílané Českou televizí zabývaly obřími daňovými úniky. Pokud tady hovoříme o miliardách jako o velkých daňových únicích, pak tedy ty moje reportáže opravdu byly o těch miliardových daňových únicích.

Daňové úniky ošetřené zákonem.

Tak fungovaly naše zákony a některé tak fungují v podstatě dodnes.

On mi vysvětlil, že ne jenom on, ale stovky, možná tisíce lidí v této republice touto formou dostávají podstatnou část svých výplat.

To všechno ostatní, co dostávají cash, samozřejmě stačí spotřebovat pro svoje rodiny a nestarají se o to, jestli z toho budou placeny důchodové, sociální a podobné poplatky.

To zatím nikdo nezaregistroval, ale opravdu je to velmi velké nebezpečí. Nikdo to nechce vidět zatím. Elektronická evidence tržeb toto zčásti alespoň může podchytit a může se stát jakýmsi nástrojem pro to, aby to fungovalo normálně.

Peníze bez evidence kontrolovatelné ze strany finanční správy.

Já o tom nepochybuji!

My jsme totiž tuto skutečnost, to, že to takto funguje, přijali jako normu. Já se toho děsím!

A sice některým kolegům, které tu velmi často slyším řečnit, bych doporučovala, aby se podívali na historii punských válek.

Já vám děkuji, paní poslankyně. A nyní eviduji dvě faktické poznámky. První pan poslanec Plíšek, po něm pan poslanec Novotný. Máte slovo, pane poslanče. Já děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Takže já si dovoluji znovu, protože jsem pouze citoval toto stanovisko, tak si je dovolím znovu ocitovat. Obrázek a názor si prosím udělejte každý sám. Cituji stanovisko Legislativní rady vlády k tomuto návrhu zákona.